Zopakuji důvody, proč hnutí SPD a poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub v Poslanecké sněmovně tento zákon nepodpořil: protože nebyly zapracovány tři naše hlavní připomínky. Za prvé jsme chtěli, aby skutečně docházelo ke kontrole, k důsledné kontrole Poslaneckou sněmovnou, a navrhovali jsme, aby každých 14 dní o vládních opatřeních musela tady hlasovat Poslanecká sněmovna a projednat je. To tam zapracováno nebylo. Druhá naše výtka je, že zároveň s opatřeními musí vláda navrhnout kompenzace. Hnutí SPD prosazovalo, aby tam tato věta byla, aby zároveň s opatřeními musela vláda navrhnout také kompenzace. A opět to tam nebylo zapracováno. A za třetí jsme chtěli, aby opatření musela být podrobně a srozumitelně vysvětlena, nikoli jenom někde na webu Ministerstva zdravotnictví, což si neumím představit, že by třeba osmdesátiletí občané tam něco hledali. A opět to tam nebylo dostatečně zapracováno, přičemž právě to, že vláda zároveň s opatřeními nenavrhuje kompenzace, jeden z největších problémů dosavadního stavu, to, že lidé nemají peníze, firmy krachují, lidé přicházejí o práci, a také že opatření nejsou podrobně, srozumitelně a důvěryhodně vysvětlena. To je přece taky jeden z největších problémů dosavadní vlády.

Nebudeme hlasovat pro a nebudeme ani měnit naše konzistentní stanovisko, takže budeme proti. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi.

Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím fakticky reagovat na pana místopředsedu Okamuru v tom výčtu, kdo jak hlasoval.

Přeji hezký den. Nyní s přednostním právem pan poslanec Dominik Feri jako místopředseda klubu.

A když to řeknu úplně naplocho, schválíme tady zákon, který bude velmi pravděpodobně, pakliže tedy stále platí to, co zmínil pan ministr zdravotnictví na jednání, které jsme před chvílí měli, že tady vlastně budou tři paralelní systémy.

A tady to, prosím, mějte na paměti. Rád bych, aby to pan ministr možná vysvětlil.

Proč to ministerstvo nechce?

Na druhou stranu, když jsme něco přijali, tak ať tady nevytváříme zákon pro zákon, ale ať ministerstvo řekne.

Děkuji za slovo.

Je to dlouhodobý rest, který tady máme víc jak rok. A co se teď děje?

Takže není pravda, že se nic nezmění. Ten zákon prostě objektivně je potřeba. Výsledek určitě není dokonalý, zejména otázka, jakým způsobem se vláda vypořádala s kompenzacemi. Tam cítím deficit, protože skutečně bylo namístě vyplácet aspoň částečně kompenzace průběžně. Nejde samozřejmě tady o to, aby se vyplácel ušlý zisk, to určitě nejde, aby se vyplácel všem firmám ušlý zisk z peněz daňových poplatníků, ale současně nějaká částka by tam měla být.

Protože pokud bychom ho zamítli, tak ti živnostníci dostanou v režimu bez pandemického zákona, bez krizového zákona, kdyby nebylo nic, dostanou čistou nulu, protože se uplatní zákon o ochraně veřejného zdraví, který počítá s tím, že stát náklady nehradí vůbec. A chtěl jsem poděkovat senátorům, že opravili ty nedostatky, které tam byly, a v podobě, ve které byl postoupen ze Senátu, ho podpoříme.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi krátký. Stanovisko poslaneckého klubu KDUČSL: My jsme tady už minulý týden jasně deklarovali to, že jsme uvítali po mnoha měsících možnost shody a dohody spolu s vládou. Aktivně jsme se podíleli na tvorbě pandemického zákona. Znovu děkuji panu ministrovi zdravotnictví za součinnost a spolupráci.